Nicméně v minulém volebním období existoval tisk 1046, kde s tímto nápadem již přišlo Ministerstvo dopravy. Bylo to prodloužení z 30 dnů na dva roky. Nicméně vzhledem ke konci volebního období minulého tento tisk již nestihl projít třetím čtením. Takže byť to pan ministr uvedl jako úspěch této vlády, ano, je to úspěch, protože jsme tento zákon dokončili, nicméně práce na tomto poli začala již minulé volební období. Já jsem za to ráda, ale větší úspěch by byl, kdyby se tehdy přijala lhůta dva roky, tak jak původně ministerstvo navrhovalo, protože tato věc by řešila především problémy těch lidí, kteří své vozidlo přeprodají, zapomenou, že by měli splnit svou zákonnou povinnost a na registru vozidel změnit provozovatele vlastníka vozidla, a potom se diví, když jim správní orgány posílají... a potom se diví, když jim správní orgány posílají výzvy k úhradám částek například za překročení povolené rychlosti jízdy či jízdu na červenou. Protože vozidlo prodali, nevědí, kde je, ale stále jsou evidováni v registru vozidel. Jsou zodpovědní za tyto přestupky provozovatelé vozidla, musí potom dojít k přeregistraci. Dojdou na úřad, tam zjistí, že to musí jít administrativně, s novým vlastníkem se nedomluví a probíhá správní řízení. No a kdyby to byly ty dva roky místo toho jednoho roku, tak by to měli jednodušší, protože to je lhůta pro technickou kontrolu. Ale nicméně jinak nemám žádné výhrady k tomu, co pan ministr říkal. Celkově vláda neustále prosazuje a říká, jak sníží počty úředníků. No já nevím. Máme o pár ministrů víc, tedy přibližně o víc než 70 úředníků, manažerské pozice. To není snížení počtu úředníků, to je zvýšení počtu úředníků. Ještě bych se možná krátce vyjádřila taky k programovému prohlášení vlády. Byť nejsem členkou koaličního uskupení, tak přece jenom se domnívám, že by mohlo jít o určitý dokument, podle kterého se dá predikovat postup koaličních partnerů. A i jako opoziční ve své podstatě bych měla vědět, co bude následovat. Tato koalice prezentovala, že tento zákon změní, že to bude společná změna. Nicméně předsedové podali tento návrh na změnu zákona, předsedové koaličních klubů, nikoliv vláda. Ty diskuse byly dlouhé, nehodlám je opakovat. Jedním z argumentů bylo, že to mělo projít standardním legislativním kolečkem, tak jak tato vláda slibovala ve svém programovém prohlášení, aby byly ty zákony kvalitní. A k čemu nyní dochází na jednání našich výborů? Dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrhy zákonů předkládané vládou samozřejmě vládu zastupuje ministr. Ten má přijít na výbor představit zákon, případně může jeho náměstek.

Já chápu, že jsou to odborníci. Ale návrhy vládních zákonů má prezentovat zástupce vlády, ministr může být z jakéhokoliv ministerstva, když se domluví, případně jeho náměstek, a nikoliv úředník. Přípustné by bylo, kdyby tam náměstek byl, řekl pár vět a dále předal odborníkovi slovo. Takže díky tomu, že vládní koalice nedodržela svoje vládní programové prohlášení, děkuji za upozornění kolegyni, díky tomu, že vládní koalice nedodržela svoje vládní prohlášení, tak došlo k chybě. Jak ji nyní napravíme? Budeme otvírat kvůli tomu celý jednací řád Sněmovny? Je to na vašem zvážení. Ale bylo by dobré, kdybyste na půdě Poslanecké sněmovny respektovali zákony, a tedy i na výbory chodili sami ministři předkládat vládní návrhy zákonů, nebo jejich náměstci. Já vás o to prosím, protože opravdu nechci toto na každém výboru opakovat, že porušujete jednací řád Sněmovny. Mí kolegové řekli mnoho, já se jenom přidám k tomu zástupu, který říká, tato vláda nemá mou důvěru. Já vám děkuji. Přečtu omluvu.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, jaká je už nyní pozdní hodina, tak se budu snažit o maximální stručnost a v podstatě jenom tady zopakuju to nejdůležitější. A dá se říci, že co se týká programového prohlášení této vlády, tak ta slibovala, že nebude zdražovat, že nebude zvyšovat daně a tak dále, a tak dále. Bohužel nic z toho se neplní. Krom tedy toho, že ta rozpočtová odpovědnost, kterou inzerovala, bohužel je spíš rozpočtovou neodpovědností, protože ten deficit státního rozpočtu je čím dál tím větší. Co se týká zdražování energií, jak to tady v České republice dopadá, tak u těch energií, tam je to nejmarkantnější hlavně u elektrické energie, kterou si tady vyrábíme sami, a bohužel Fialova vláda nebyla schopná s tímto pro občany České republiky absolutně nic udělat. A myslím si, že za ty kroky, které učinila, si zaslouží skutečně, skutečně ohodnocení jako lichvář roku. Protože prodávat něco, co elektrárny ČEZu vyrobí za 30 až za 50 haléřů, tak to prodávat za 6 korun a tam zastropovat cenu, to je opravdu majstrštyk.

Protože to, co se tady v podstatě snaží zavést, nás bude vracet někdy do padesátých let minulého století. Jenom podotknu, že ty finanční prostředky, které vnitro hodlá dávat spřáteleným médiím a neziskovým organizacím, které mají tedy takzvaně čekovat fakta a mají jaksi hodnotit, co je a co není pravda, na základě toho ještě vláda bude platit zhruba sto, sto miliony spřátelená média toho hlavního proudu, který tedy bude dávat za pravdu vládním názorům, to si myslím, že je tedy úplný vrchol. Ale já si myslím, že všichni, kdo neznají historii, tak jsou odsouzeni si tu historii prožít znovu a znovu, protože neznalost historie skutečně neomlouvá.